Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je to poslední materiál, který jde za resortem Ministerstva obrany. Předmětem materiálu je základní informace o standardním schvalovacím procesu při přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky podle Ústavy České republiky.

Dále povolila uskutečnit přelety a průjezdy ozbrojeným silám členských států organizace Severoatlantické aliance a státům zúčastněným na programu Partnerství pro mír, v neposlední řadě i státům, s nimiž Česká republika udržuje partnerské vztahy. Povolit přelet nebo průjezd bude možné také pro ozbrojené síly ostatních států, ale pouze za předpokladu souhlasného stanoviska z Ministerstva zahraničních věcí. Schválením uvedeného postupu bude Česká republika v dané oblasti u našich spojenců vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Rozhodnutí vlády je také zcela v souladu s provedenou analýzou ministerstva ke stávající právní úpravě uvedené problematiky dosavadní praxe vyslovování souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil přes území České republiky, kterou vláda České republiky vzala na vědomí svým usnesením číslo 580 ze dne 22. června 2015. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr mi dovolte poděkovat hlavně za konstruktivní diskusi a podporu, které se Ministerstvu obrany během tohoto volebního období na půdě Poslanecké sněmovny dostalo. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

Dámy a pánové, dovolte i mně poděkovat vám za velmi vstřícné jednání dnes, ale i členům výboru za ty čtyři roky, kdy jsem měla tu čest být jejich předsedkyní. Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nevidím přihlášky, takže všeobecnou rozpravu končím.

Návrh usnesení zazněl.

Kdo je proti?

Návrh usnesení byl schválen.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Podotknu, že v daném tisku již zazněla závěrečná slova, byli jsme těsně před hlasováním, takže by bylo možné hlasovat.

Prosím. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, ta přestávka 33 minut je samozřejmě účelovka. Klub ANO má na to naprosto jasné právo, nikdo to nezpochybňuje, ale to, že jsme tento tisk uzavřeli a máme ho před závěrečným hlasováním, tak je evidentní, že prostě není tady vůle dát jistotu učitelům.